Dozorčí rada Státního fondu rozvoje bydlení. Já prosím paní poslankyně a pány poslance o klid, ať všichni slyšíme výsledky voleb a máme možnost zjistit, kdo vlastně zvolen byl a kdo ne. Prosím, pane předsedo. Děkuji. V této volbě jsme bohužel nebyli úspěšní. Takže zde v prvním kole nikdo zvolen nebyl.